Takže ten náš návrh, který spočívá v tom, aby se zveřejňovaly poskytnuté záruky a koneční vlastníci, nebo skuteční majitelé, jak o tom mluví česká legislativa, na webových stránkách do nějakých patnácti dnů od poskytnutí zajištění jistě nebude pro ČMZRB problém, pokud je tímto způsobem sofistikovaně a kvalitně řízena. Opravdu by to vyžadovalo pouze povinnost údaje, které už mají k dispozici, tak by jednou za čtrnáct dní zveřejnili, pravděpodobně na začátku, pokud by to bylo velmi rychlé. Myslím si, že to odpovídá i volebním programům, se kterými jsme kandidovali, ve kterých byla zdůrazňována transparence.

Myslím si, že nejsou ani praktické problémy, které by vyvolávaly pochybnosti, protože jak už jsem řekl, ta kontrola se provádí už dneska, takže je samozřejmě určitelné, kdo je skutečným majitelem určité právnické osoby nebo uspořádání, které nemá právní subjektivitu, jako jsou třeba podílové fondy apod.

Takže tam je naprosto konkrétní popis, jakým způsobem dospět ke správnému určení skutečného majitele právnické osoby, aby poskytování toho zajištění bylo opravdu transparentní. Jde o doplnění jednoho paragrafu do citovaného zákona, který stanoví, že banka způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní údaje o úvěrovaném, který čerpá úvěr podle § 1 odst. c) jedna, výši úvěru a výši ručení poskytnutého bankou. Pak jsou tam nějaké lhůty tak, aby to bylo použitelné na všechny zmíněné případy.

To znamená, bude to velmi jednoduché. Současně jsme se tam vypořádali i s tím, aby to zveřejnění proběhlo pouze na určitou dobu, a pro tento účel se tam počítá s tím, že na konci roku, kdy by to zajištění zaniklo, například tím, že úvěr by byl splacen, tak po uplynutí 60 dnů od konce kalendářního roku, kdy k tomuto došlo, tak by ty údaje byly z internetových stránek odstraněny. Myslím si, že by to zásadním způsobem posílilo důvěru veřejnosti v to, že ty prostředky budou transparentně rozděleny těm, kteří je opravdu potřebují, a neskončí to, tak jako máme historicky nechvalné zkušenosti třeba s Českou konsolidační agenturou, tam, kde to skončit nemá. Děkuji za pozornost a za podporu tohoto návrhu. Děkuji.

Ten jeden pohled, který bych do toho chtěl přidat, je ten, že se mění doba.

A já jsem doufal, že nějakým způsobem se to podaří posunout naší vládě a vůbec třeba i naší Poslanecké sněmovně, a teď k tomu máme příležitost, protože totiž v rámci měnící se doby budou se také měnit firmy a bude se měnit jejich náplň, a z toho pohledu je strašně důležité, aby tam byly vloženy významné finanční prostředky. A já budu mluvit o tom, že 600 mld. je mnohem významnější částka než 450, kdybychom přistoupili na některé pozměňovací návrhy. Já teď prosím, abychom se nad tím zamysleli z pohledu toho, že potřebujeme takové firmy, které jsou schopny se v nové době orientovat, a posunout je dopředu. Malé a střední podnikání se bere vždycky jako určitý první motorek, který potom může nastartovat významné podnikatelské změny. Proto já tady tento návrh velice vítám a chtěl bych říct velmi důrazně, že když jsem si to počítal, tak 25 %, já jsem došel k nižšímu číslu, které by to nastartovalo z hlediska kvality těch podniků, které se do toho dají. Beru, že je tady nějaká dohoda, beru, že 25 % je velmi významná částka, a chci upozornit na to, že bychom měli přemýšlet také nad kvalitou těch, kteří to dopředu posunou.

Zdůrazňuji, já jsem lesák a přemýšlím dopředu.

My potřebujeme, aby ty peníze, které v těch bankách jsou, tak aby se nějakým způsobem do toho oběhu dostaly.

Znovu se vracím k tomu a znovu to zopakuji, prosím vás, přece potřebujeme, aby po té době, kdy se bude startovat nová doba nových podniků, nového podnikání, abychom podpořili, když už do toho dáváme státní peníze, ty firmy, které nám pomohou nastartovat do budoucna náš průmysl s přesahem řešení problémů, které řešíme v rámci koronaviru. Děkuji vám za to, že jste mi věnovali pozornost, a prosím, abychom zůstali na 25 %. Děkuji. Nejsem bankéř, pro paní ministryni, profesí jsem programátor, ale přesto přednesu pozměňovací návrh.